I zde bude ta situace malinko odlišná.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Pod čarou přidám informaci je to i proto, že je skutečně navržen pouze jeden kandidát. Ještě doplním, že zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Končím tedy rozpravu a poprosím o vaše závěrečné slovo, pane předsedo.

Prosím, pane předsedo. Vážení kolegové, volby proběhnou standardním způsobem ve Státních aktech. Všechny lístky k těmto volebním bodům obdržíte najednou. Sčítání hlasů provede volební komise o polední pauze.

Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Přerušuji jednání Sněmovny pro tajnou volbu, která se bude konat ve Státních aktech.

A upozorňuji, že již ve 14 hodin začíná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.